Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Došlo tak k situaci, kdy podzákonným předpisem, tedy vyhláškou, byl fakticky změněn zákon.

Navrhované řešení spočívá v tom, že ze seznamu vybraných zvláště chráněných druhů uvedených v § 3 zákona číslo 115/2000 Sb. bude vyškrtnut kormorán velký a zároveň bude zavedeno pro tento druh přechodné období na tři roky po nabytí účinnosti předkládané novely zákona, ve kterém budou vypláceny škody způsobené tímto živočichem. Pro toto tříleté období je navržen procentuální klíč takto: v prvním a ve druhém roce je navrženo 100 % plnění škod a ve třetím tento podíl klesne na 80 %. Náhrady budou vypláceny v rozsahu způsobem, které jsou stanoveny zákonem číslo 115/2000 Sb. Předložený návrh je v souladu s dohodou uzavřenou mezi představiteli Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství ohledně řešení aktuální situace škod na rybách způsobených kormoránem velkým.

Z důvodu časové a věcné naléhavosti, kdy současný stav výrazně negativně dopadá na dotčené hospodářské subjekty, kterým kormorán velký způsobuje každoročně rozsáhlé škody, a rovněž z důvodu, že se jedná pouze o technickou novelu, navrhujeme, aby byl návrh přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů již v prvém čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji navrhovateli. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Podle mne novela bude mít jednoznačně pozitivní dopad ve smyslu stabilizace podmínek pro produkční rybáře i chovatele ryb. Vzhledem k uvedenému doporučuji návrh novely podpořit již v prvním čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo se z místa nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Zagongoval jsem a zahájím hlasování číslo 374. Odhlásím vás nejdřív, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Bylo rozhodnuto, že budeme v jednání pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku.

Dále nikoho nevidím, a proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.